Ale podívejme se na tu realitu a ta je takováto: Prostě na řadě středních škol není schopna třetina žáků udělat maturitu, kterou si dobrovolně vyberou. A tu si dobrovolně vyberou proto, že jejich šance uspět v cizím jazyku je ještě mnohonásobně nižší. To je realita současného českého školství zvlášť ve středoškolské odborné větvi. Proto já říkám, a prosím, věřte v tomto případě názoru Ministerstva školství i mému odbornému názoru, dva roky na změnění této situace je prostě málo.

To postrádá smysl.

Ano, gymnázia to zvládnou, gymnázia mohou mít povinnou maturitu z matematiky zítra. Ale dneska podstatnou část vzdělávací soustavy na středoškolské úrovni tvoří odborné školy. Mnohem větší část než v jakékoliv jiné evropské zemi.

Pan poslanec Rais faktickou, poté pan poslanec Výborný, také faktická.

To prostě nejde. Děkuji. Takže další faktická pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Valachová, poté pan místopředseda Fiala a už se tam přidávají další. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si tedy nejsem jist, že to je debata teď do druhého čtení. Ale pokud tady zaznělo, tak pan kolega Rais má zcela jistě v jedné věci pravdu, a sice že tady čtyři roky ten stav už je, je znám, a že v tomto smyslu skutečně jsme zaspali a hasíme nějaký požár.

Ale nezaměňujme prosím ten výstup samotný a obsah výuky matematiky. A tady skutečně my jsme v situaci, kdy to nejhorší možné řešení, a já tady souhlasím s tím, co říkal pan místopředseda Fiala, to nejhorší možné řešení je odklad o dva roky. Nevyřeší se tím vůbec nic a ta nejistota, která tady je teď, tady zůstane dál. Buď zachovejme ten stav tak, jak je dnes v zákoně, se vším všudy a se všemi důsledky, které to ponese hlavně směrem k odbornému školství. Tady skutečně neřešíme otázku gymnázií, řešíme ten problém, který je v tom segmentu odborného školství.

Není možné zaměňovat obsah s formou toho výstupu. To je špatně podle mého názoru. Děkuji. Já vám děkuji.

Co se týká školského výboru jako gesčního výboru a jeho závěru, tak vyšel zejména z toho, že máme platný, čerstvý, vládou schválený dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy, Poslanecká sněmovna ho obdržela v prvním srpnovém týdnu, a tam se samozřejmě počítá se společnou částí maturitní zkoušky v rovnováze český jazyk jako mateřský jazyk, cizí jazyk a matematika. Vaším prostřednictvím, pane předsedající, kolegovi panu místopředsedovi Fialovi je velmi dobré známa.

A poslední poznámka.

Nebudu se už opakovat.

Děkuji. Já už také nemíním v té debatě nějak dlouho pokračovat. Jenom budu reagovat ještě na pana kolegu Raise. Ale oba dobře víme, že kdybychom se setkali v naší vysokoškolské praxi s tím, že na nějakém oboru třeba 40 % studentů je vyhozeno od bakalářské zkoušky, tak se budeme oba ptát těch, kteří garantují ten obor, jak to, že to nepoznali v prvním roce studia. Jak to, že až u bakalářské zkoušky? A budeme to považovat za špatné. A stejně tak já za špatné považuji, jestliže u maturity neuspěje 30, 40 % žáků na nějaké škole nikoliv proto, že snad nejsou dostatečné kvalitní, ale protože ta výuka je taková, že jim neumožňuje dosáhnout těch znalostí, které vyžaduje povinná státní maturita z matematiky. A to je ten důvod, proč si myslím, že ta školská soustava na to prostě není připravena, a proč si také ale myslím, že za dva roky toto nelze dostatečným způsobem napravit.

Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych se přiklonil k mnohému, co tady pronesl pan předseda Fiala. Ale částečně bych dal za pravdu i panu kolegovi Raisovi.

Domnívám se, stejně jako tady asi ve většině příspěvků zaznělo, že nejhorší možné řešení je odklad o dva roky.

Ale tím, že ta jednota není, je tady možná, já nevím, jestli sto, možná má každý poslanec jiný názor, s tím se nedá pracovat a je to neseriózní vůči studentům a vůči učitelům, kteří se ptají, jak to teda vlastně bude.